Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Myslím časové zařazení.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátce reagovat na návrh paní poslankyně Pekarové Adamové.

Jasně jsme se vyhradili vůči nařčením z porušování mezinárodních smluv a proti všem aktům, které chápeme jako vměšování do demokratického chodu našeho státu, a to nejen slovy mými, ale také slovy pana premiéra Babiše.

Jedná se o první formální návrh tohoto druhu mezi oběma stranami.

Politizace těchto témat může být spíše kontraproduktivní a myslím, že může přijít na řadu až v momentě, kdy vyčerpáme možnosti, které nám dává diplomacie a vzájemné smlouvy, které se obě strany zavázaly respektovat. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji. S přednostním právem se hlásil pan předseda Faltýnek, možná by se to týkalo těch druhých čtení. Třetích čtení, předpokládám. Ano, děkuji za slovo. Podporuji návrh pana místopředsedy Pikala, aby ty maturity vlastně byly jako druhý bod třetích čtení a aby první bod byl to celostátní referendum, kde je nějaká dohoda. Děkuji.

To znamená, nevím, jestli vůbec dojde na blok druhých čtení zítra. Možná ano, možná ne.

Děkuji.

Děkuji. Pan místopředseda Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedo.